Zároveň by takováto zařízení, respektive obec, dostávala příspěvek ze státního rozpočtu, tedy od státu, a také by zůstalo zachováno předškolní zařízení právě v těchto malých obcích z těch důvodů, jaké jsem uvedla.

Já vám děkuji, paní poslankyně. Slovo předám panu poslanci Juchelkovi a připraví se pan poslanec Čižinský. Dobrý den.

A o slovo poprosím pana poslance Čižinského, připraví se pan poslanec Bauer. Děkuji za slovo. Aby byl splněn cíl tohoto zákona, tak je skutečně potřeba přijmout pozměňovací návrhy, jinak budeme velmi riskovat. Já bych tedy rád načetl několik pozměňovacích návrhů kolegyně Pavly Golasowské.

Hygiena je schopna kontrolovat jenom požadavky podle vyhlášky a co požadavky, které nebudou schopny dětské skupiny plnit? Děkuji také.